Ale to je rezignace na práci Sněmovny. Schválením tohoto rozpočtu Sněmovna rezignuje na svůj úkol, být suverénem nad 1 bil. 200 mld. veřejných výdajů, které v tomto dokumentu budeme schvalovat. Proto poslanecký klub v žádném případě tento harmonogram nepodpoří a nesouhlasí s tím, abychom sdělili veřejnosti: My, Poslanecká sněmovna, na svůj úkol kašleme, my ho provedeme pouze formálně. Děkuji. Nyní je faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Máte, paní poslankyně, své dvě minuty. Prosím. Děkuji.

Myslíme si, že naopak výrazem toho, že chceme pracovat, je, že chceme ve zkrácené době s maximálním úsilím státní rozpočet projednat.

Takže si myslím, že by bylo dobré zvažovat formulace, když hovoříme o státním rozpočtu, který rozhodně nepatřil mezi úkoly, se kterými jsme počítali předem. Děkuji. Nejprve pan poslanec Beznoska s faktickou poznámkou a pak je prostor pro vás. Pan zpravodaj také s faktickou, pan předseda také s faktickou. Tak to pak vyřešíme následně. Nyní tedy dvě minuty pan poslanec Beznoska. Pokud sem někdo přišel, že nebude počítat s tím, že bude řádně projednávat tak zásadní dokument, jako je zákon o státním rozpočtu, tak tady prostě nemá co dělat.

A toto jenom načíst v době od 27. listopadu do předpokládaného schválení před Vánoci je velmi obtížné. Projednat se to prostě nedá. Pokud tady zaznívá a asi se to ponese novou politickou kulturou , že budeme pracovat jako ve firmě, to znamená, že představenstvo něco předloží zaměstnancům a ti mají jedinou možnost kývat hlavou, tak tady prosím tuto kulturu nezavádějme. Jednoznačné proti. Tento harmonogram není vůbec reálný. Další faktická poznámka pan poslanec Kalousek.

To za prvé. Za druhé.

Ale před tou situaci nejsme, kolegyně a kolegové. My tady nestojíme před tím, že když neschválíme rozpočet do 20. prosince, vznikne nějaký problém.

Když si to dáme na těch 14 dní, říkáme veřejnosti: My to neodpracujeme, protože se to nedá odpracovat. My to chceme jenom schválit! Další faktická poznámka je pan poslanec Hašek. Prosím, pane poslanče. Víte, je to dojemné, s jakou péčí se teď TOP 09 a ODS starají o stabilitu a přípravu státního rozpočtu. Dámy a pánové, byli jste to vy v roli vládních poslanců a zástupců minulé vlády, kdo jste tady uváděli celý stát a podnikatele do totální nejistoty. Jestli si pamatuji, tak ještě v polovině prosince se nevědělo, jaká bude sazba DPH v tomto státě. A vy dnes tady kážete o tom, jestli máme nebo nemáme prostor na projednání rozpočtu? Prosím, zameťte si napřed před vlastním prahem! A poslední faktická je pan poslanec Blažek.

Sněmovna tím, že v podstatě nikdo, ať už je z hnutí ANO, nebo z kterékoli jiné strany, nemohl fyzicky přečíst tenhle materiál, se dnes automaticky vzdává tohoto zásadního práva, a to ještě vůči vládě, která měla tu výhodu a ten šťastný život, že panovala, aniž existovala jakákoli Sněmovna. V hnutí ANO, a to já nezpochybňuji, je jistě spousta lidí úspěšných podnikatelů, kteří ale nepochybně, když rozhodovali o svých miliardách, tak si to aspoň přečetli.

To byla poslední faktická poznámka. Nyní tedy se vrátíme k... Faktickou, nebo řádně? Přednostní právo uplatňuje pan předseda klubu ODS Stanjura, po něm pan předseda klubu Jurečka, potom tedy pan poslanec Votava a potom dojde na jediného přihlášeného, který svítí na tabuli a kterým je pan poslanec Mládek. Hezké dopoledne. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, máme docela svižný začátek našeho jednání. Já kromě toho, že budu zdůvodňovat, proč si myslím, že ten navržený návrh usnesení není dobře, dám i protinávrh, který si myslím, že bychom mohli podpořit, protože nepřináší žádnou katastrofu a nám poslancům vytváří důstojný časový prostor, abychom projednali návrh státního rozpočtu. Předkládá ho vláda, která nikdy neměla důvěru, která měla to štěstí, jak říkal můj předřečník Pavel Blažek, že fungovala bez kontroly, bez toho, že by předkládala zákony či čelila interpelacím. Takže já tomu politicky nerozumím. Rozumím tomu, kdyby nová vláda přišla se svým rozpočtem, který by chtěla rychle projednat ve Sněmovně.

Tady nikdo takový není a o tom, jak tato vláda se k tomu staví zodpovědně, svědčí to, že snad poprvé v dějinách na rozpočtovém výboru nebyl přítomen ministr financí projednávání rozpočtu v prvním čtení a dneska není přítomen premiér vlády České republiky. Já to nezpochybňuji, to jenom abychom si řekli, kdo to předkládá, jakou váhu tomu dává a čí rozpočet to je. Není pravda, jak slýchám z řad koalice, že to je ničí rozpočet.

Mám zkušenost z hospodářského či rozpočtového výboru a to jsou opravdu fascikly.